Pochopitelně jako asi většinu z nás mě zaskočilo to použiji termín, který mě napadl komplexní přepracování původního návrhu, který jsme projednávali ve výborech, to bylo tedy v té první fázi našeho jednání. Teď když se seznamuji s jednotlivými návrhy, tak zjišťuji, že jsou to vlastně návrhy, které zněly v podobné podobě na jednáních ústavněprávního výboru a zřejmě i jiných. Takže zas tak obrovská změna to není, jen to teď zní z Ministerstva zdravotnictví.

Nebyla jsem na to připravena, ale v závěru mi dovolte, abych shrnula těch pár poznámek, doporučení, abychom se zamysleli, jestli chceme jít cestou, která se v zahraničí ne příliš osvědčila.

V obou zemích jsem byla několikrát, nesetkala jsem se s tím, že by dodržován nebyl.

Slovensko myslím není příklad, kterým bychom se měli příliš v této oblasti inspirovat. Děkuji paní poslankyni Válkové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Já jsem pro ty výjimky. A to například i po vzoru Rakouska. Rakousko má ty výjimky také. A já bych se je nebál tady aplikovat.

To samé jako nekuřák. Ať si tedy každý vybere podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jestli si chce ničit jakoby zdraví. Ale musí to být při vstupu jasně označeno, že se jedná o kuřácké zařízení nebo o nekuřácké. A ono postupem doby například dojdeme k tomu, že budeme mít samé nekuřácké provozovny a nebudou žádné kuřácké. Ale já říkám, chce to čas. Protože pokud budeme tvrdě regulovat úplným zákazem kouření, tak se to bude jenom obcházet. Všude se to bude obcházet.

Bude to asi nejjednodušší. Děkuji panu poslanci Klánovi za tento demokratický přístup. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pane poslanče.

Teze jedna. A proč?

Za druhé. Je třeba, aby přijetí tohoto zákona bylo naprosto zásadní a potřebné pro zdraví občanů této země. Za třetí. Mnoho diskusních příspěvků nebudu komentovat, protože dávat přednost podnikání před zdravím našich občanů považuji za nehoráznost. Za čtvrté.

Za páté. Výbor pro zdravotnictví jako garanční výbor tento zákon projednal a připravil usnesení, které přednesl pan zpravodaj a které já podporuji bezvýhradně. Za šesté. Nelze totiž zákonným způsobem vymezit, zakázat nebo dovolit všechny situace, které někteří kolegové zneužívají k nepřijetí, vrácení nebo alespoň oddálení platnosti zákona na co nejdelší dobu. Na závěr bych rád upozornil na jednu zásadní věc. Pokud si někteří páni poslanci myslí, že tento zákon je pro ně pozitivní politikum a budou opět zvoleni do této Poslanecké sněmovny, tak bych rád věřil tomu, že právě tento jejich přístup k tomuto zákonu bude mít pro ně negativní důsledek a občan, tedy volič, a zase ho budeme po čtyřech letech jednou potřebovat, si právě jeho postoj k zásadním zákonům uvědomí a hlas mu nedá. Na závěr přeji Ministerstvu zdravotnictví, aby tento zákon obhájilo. A nám poslancům přeji rozum. Děkuji panu poslanci Štětinovi. Dalším zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

To už tady dneska mnohokrát zaznělo. Už tady také zaznělo, že zákon v této podobě je vnímán hlavně jako protikuřácký, a to zejména ze strany médií. S tím asi nic nenaděláme. Ale tak jako už tady kolegyně Pastuchová, prostřednictvím pana předsedajícího, ale i někteří další bych se rád zmínil i o některých dalších aspektech tohoto zákona. Tento zákon je takovým nesmiřitelným bojem mezi těmi, kteří by rádi o něco více přispěli k právu nekuřáků, proti těm, kteří naopak velmi tvrdošíjně a zarputile chrání práva kuřáků. S tím nic nenaděláme.

Přesto si troufám tvrdit, že v těchto zdech se s tímto zákonem stejně nesetkáváme naposledy. Když tak a to bez prostřednictví, možná přes éter poslouchám názory pro mě ale jinak velmi váženého senátora pana Kubery, tak jsem přesvědčený o tom, že v těchto zdech se s tímto zákonem ještě setkáme. Nechci být špatným prorokem.